Tomu bych rozuměl. Tady za drobné pochybení ve zpoždění jednoho dne, respektive pěti dnů, je drakonická sankce a státní podpora je nula. Myslím si, že k tomu stačí změna podmínek toho programu. Stačí k tomu dobrá vůle.

Hledejme nástroj, aby ty sankce nebyly tak drastické a tak nespravedlivé.

Tady stát šetří na nepravém místě. Děkuji.

Já jsem to velmi podrobně vysvětlovala.

A zákon v tomto hovoří jasně. Do 20. následujícího měsíce se má platit sociální pojištění, a to stanovuje zákon. Stanovuje to zákon, a je tomu tak velmi dlouho.

A kdybychom chtěli přistoupit ke změně, tak je to změna zákona, a ještě retroaktivně několik měsíců zpět. S některými z vás jsem v posledních měsících komunikovala o tom, zda můžeme přistoupit k celému tomu systému prostřednictvím odstranění tvrdosti zákona. Nejde to.

V oblasti pojistného na sociální zabezpečení tak lze cestou odstranění tvrdosti zákona v odůvodněných případech prominout pouze penále podle ustanovení § 104 písm. ch).

Ale tato změna u pravděpodobně několika málo případů by vedla k tomu, že bychom museli retroaktivně změnit zákon, který by dopadl celkově na 327 000 firem.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pomáhá firmám.

Ale kdybychom k tomu přistoupili, tak jak bychom to nastavili?

Bylo by to velmi nesystémové. Skutečně nám jde o to, abychom nikoho v této velmi složité době nelikvidovali.

My jsme se s paní ministryní asi nepochopili.